To znamená, do doby rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je postup Finanční správy legitimní. To je běžný postup.

To znamená, instruovala všechny finanční úřady v zemi, aby postupovaly následně takto.

Čili ho vrátit, případně použít na nedoplatky, což je legitimní postup. Přesto Finanční správa k tomu přistoupila. 5. září 2017 byla vydána první tisková zpráva, kde se zdůraznilo, že tento postup platí pouze v případech, kdy poplatníkem byl převodce, a podala se informace o analýze případů, kdy poplatníkem je nabyvatel, protože touto situací se Nejvyšší správní soud nezabýval, a nezabýval se v ní ani v prvním případě, ani ve druhém případě. Nicméně po diskusích, které se velmi intenzivně vedly, a konzultacích 24. listopadu 2017 byla vydána druhá tisková zpráva a bylo rozhodnuto, že se nebude čekat na další rozsudek Nejvyššího správního soudu, který by řešil poplatníka jako nabyvatele, ale umožní se tento postup i u případů, kdy poplatníkem je nabyvatel. Takže v podstatě pro všechny.

Všechno bylo samozřejmě vyvěšeno na webových stránkách Finanční správy včetně všech dotazů a odpovědí, které od poplatníků přicházely

Nikdy to nebylo v požadavcích, protože to nebylo potřeba. To znamená, že se provedla tato informovanost. Je to běžná praxe.

Děkuji vám za pozornost.

Nejsem si jistý, jestli jste vy úplně pozorně naslouchala všem těm věcem, na které jsem se tady ptal. Ale to nevadí, nebudeme se tady o to přít. Vy jste změnili na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu praxi. Sama jste řekla, že jste konzultovala s Nejvyšším správním soudem, nebo že vaši pracovníci konzultovali s Nejvyšším správním soudem i změnu ohledně nabyvatele, a změnili jste organizační a metodický pokyn na jednotlivé finanční úřady. Mám tady zprávy od občanů, že ne na všech finančních úřadech byly tyto věci vyvěšeny.

Když vy jako občan podáte, řekněme, nepřesnou přihlášku k dani z nabytí nemovitosti, daňové přiznání, tak hned dostanete pokutu od finančního úřadu, pokud se to nevyřeší na místě, a myslím si, že pokud by se stát rozhodl změnit praxi na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tak by o tom měl své občany řádně a jednoznačně informovat. Myslím si, že ty smlouvy máte.

A ty smlouvy máte. Vy je po těch poplatnících požadujete.